To je něco, proti čemu naše vláda vždy aktivně bojovala v době zdravotnické krize a podařilo se nám toho dosáhnout.

Dámy a pánové, to nejsou moje čísla nebo čísla hnutí ANO. Nemám s ní ani já, ani hnutí ANO nic společného.

Ostatně musím se zastavit u toho odpuštění daně z přidané hodnoty.

Tímto krokem by došlo ke snížení dopadu nárůstu cen energií pro všechny obyvatele, všechny české domácnosti bez výjimky. Bohužel náš návrh byl současnou vládou smeten pod stůl a obdobně byl vládou odmítnut náš návrh na dočasný pardon u pohonných hmot, který by měl dopad nejen na ceny dopravy, ale i na ostatní sektory. I ten byl opakovaně, byť jsme to připravili už i jako poslanecký návrh, smeten ze stolu. Víte, že jsme iniciovali několikrát mimořádnou schůzi, vždy nebyl ani připuštěn program. Přitom tato vládní koalice má nové výrazné zdroje, ze kterých může čerpat.

Diskutuje se teď podle posledních zpráv energetický průmysl, bankovnictví nebo, teď jsem četla, výrobci a distributoři pohonných hmot.

Tento údajně pravicový politik však zapomíná, že primárním sektorem, který profituje ze současné inflace, je stát, a ten se v podobě pětikoalice dnes podílí absolutně minimálně na pomoci občanům a firmám.

Přitom naše hnutí neustále nabízí pomocnou ruku.

Německo rovněž dočasně sníží daň z přidané hodnoty u zemního plynu z běžné 19% sazby na 7 %, aby spotřebitelům ulevilo od vysokých cen energií. Toto všechno jde v zemi, která je výrazně více zadlužená, než jsme my. Tak proč ne u nás? ptám se představitelů této vlády, ptám se pana premiéra.

Takže to jsou přesně ty věci, po kterých voláme my. Teď mají lidé problémy.